To, že se jedná o evropské peníze, neznamená, že se jedná o peníze, které do mého rezortu směřují automaticky.

Šestou rozpočtovou prioritou jsou filmové pobídky. Tady se jedná o naprosto zásadní věc, protože díky nastavení systému, ke kterému se ještě dostanu, tak se nám podařilo ten systém rozběhnout.

Je to důležitá zpráva pro český audiovizuální a filmový trh.

Kolegyně a kolegové, já v této kapitole zdůrazním dvě investiční akce, které jsou svým rozsahem poměrně malé, ale z důvodů, které určitě vyplynou z toho, co řeknu, naprosto zásadní.

Toto místo bylo zanedbané a v průběhu následujících tří let dojde k rekonstrukci tohoto historicky významného místa investicí ve výši 30 milionů korun. Je jednoznačně naší povinností vybudovat významný památník obětem šoa a je to dluh, který je třeba splatit. Chtěl byl ale v té souvislosti zmínit jeden z drobných příkladů toho, co v mém rezortu vlastně jakoby nečekaně se musí řešit. Památník ticha se stal příspěvkovou organizací Ministerstva kultury za minulé vládní administrativy takovým dost nezvyklým způsobem, kdy můj předchůdce, ministr kultury Luboš Zaorálek, tehdy na jakési naléhání tehdejšího premiéra nechal založit státní organizaci Památník ticha.

Dámy a pánové, na novou příspěvkovou organizaci nedostalo Ministerstvo kultury tehdy ani korunu ani na provoz, ani na tu samotnou investici, a nedostalo ani žádná tabulková místa.

Takže obsazení Památníku ticha vzniklo odebráním peněz i tabulkových míst jiných příspěvkových organizací mého ministerstva a to opravdu u takové organizace nelze považovat za profesionální a zodpovědný přístup.

Otevření předpokládáme v letošním roce. Vedle státního rozpočtu důležitou roli v kofinancování této věci hrají takzvané Norské fondy.